Prostě je to smysluplné řešení, ale musí se vědět, že to není právnická osoba, což mám takový pocit, že dosavadní vedení Ministerstva spravedlnosti nebo odborníci, kteří na tom pracují, tak nějak netuší, že to není právní subjekt.

Je to možná koncepční změna. Já ji pokládám za nerozumnou, protože si myslím, že byly do zákona dány z rozumných důvodů, které umožňují správu některých větších majetků snazším způsobem. Ale netvařme se, že jejich úplné převrácení do něčeho úplně jiného, kde se vůbec nerozumí jejich podstatě, pomůže svěřeneckým fondům, a netvařme se, že to je něco, co nám předepisuje Evropská komise nebo co nám předepisují dohody proti praní špinavých peněz.

Ono to nebude, ani toto projednání nebude tak jednoduché, jak to vypadá. A to vidíte, že já nenavrhnu jediné rozšíření. A myslím si, že kodexy tohoto charakteru úplně klidně vydrží pět let bez jediného zásadu.

Ale pro komplikovanost toho, co je nám tady předkládáno bych nedoporučoval ani to zkrácení na 30 dnů, protože si myslím, že část věcí se bude muset úplně vyhodit a části se budou muset v případě přepsat, pokud už by byl takový zájem vůbec to dělat. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu poslanci Bendovi. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Jan Chvojka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Nicméně vadí mně na novele jedna věc.

A já považuji za velký omyl zrušení předkupního práva.

Protože já si myslím, že by tam mělo být. Myslím si, že byla velká chyba, že se zrušilo.

Nyní tomu tak není.

A prodám to osobě, se kterou nebudeš zrovna rád, že bude tvým spoluvlastníkem.

Děkuji panu poslanci Chvojkovi. S faktickou poznámkou ne, řádně přihlášený. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Nezaplatí. Nezaplatí za služby. Způsobí škody a neuvede byt do původního stavu.

Zkuste to trošku ekonomicky podložit a kvantifikovat případy. A co mají dělat chudáci majitelé po svých nájemnících, a bohužel takoví nájemníci existují, po kterých zůstávají dluhy, nezaplacené faktury a zdevastované vnitřní prostory bytu? Známe takové případy.

Takže minimálně budeme navrhovat vypuštění toho paragrafu, když už tam vůbec má být nějaká hranice. Zeptejte se starostů, zda jim stačí tříměsíční kauce. A to mluvíme o obecních bytech. Nemluvíme o privátních. Podívejte se, zeptejte se Svazu měst a obcí, jak jsou velké dluhy za nájemné, které evidují obce. A jde to k tíži veřejných rozpočtů. A vy zase ztěžujete možnost majitelů bytů, ať už jsou to obce, nebo privátní, aspoň částečně v případě, kdy se nájemce nechová řádně, aby částečně z něčeho měli možnost hradit nezaplacené dluhy, případně vzniklé škody na majetku. Děkuji panu předsedovi Stanjurovi.